Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že už jsme slyšeli všechno, ale řeknu pár, pouze pár věcí, které mě tíží. A to jsou ceny nemovitostí v České republice. Nacházíme se v krizi bydlení. Já bydlím v Praze, tak zde bych řekl, že to je možná jedno z nejhorších míst, kde se dá pořídit nějaké bydlení a strašně dlouho to trvá takové vyřízení. A co se dá dělat? V poslední dekádě rostly ceny nemovitostí výrazně rychleji než mzdy.

Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, si koupí byt nebo dům. Nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme. To opětovně pětikoalice lhala v předvolební kampani. Možná nelhala, chtěla to možná docílit, ale zjistila, že to nejde. Problém vznikne primárně u méně ekonomicky úspěšné části populace, která bude muset nést navýšení této daně. Je to mimořádně asociální krok. Nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný.

Občan, když chce stavět, musí si udělat projekt, zaplatí daň. Občan si nakoupí stavební materiál. Najme si firmu a té firmě musí zaplatit daň za odvedenou práci. Proč je občan trestá za to, že od státu nic nechce a musí platit daně? To jak v pohádce uhlíři zaplať! A současně by se vyšší zdanění promítlo do ceny nájmů a doplatili by na to zase jenom nájemníci. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídí bydlení. A to ještě za svoje náklady. To není správná cesta. Samotní zástupci měst a obcí jakékoliv změny odmítají. Zvýšit daň, zvlášť pokud by to bylo navýšení plošné, tak to není smysluplné řešení. Proti jakémukoliv zvýšení daně je například, vaším prostřednictvím, pan ekonom, místopředseda Poslanecké sněmovny za ODS pan Skopeček.

Proto nemůžu hlasovat pro. Já jsem zde proto, abych hájil zájmy občanů, kteří mě sem vyslali.

Protože ty daně mimo jiné se týkají také nemovitosti, není o nich v médiích ani slovo, ani řádky.

No přece my. A kdo byl předseda? No přece pan premiér Petr Fiala. Já si myslím, že nad tímhle tím bychom se měli všichni zamyslet. Na samém začátku jsem všechny oslovil Vážení. A věřím, že by to tak mělo být i u ostatních.

Ve středu místopředsedkyně, vaším prostřednictvím, paní Kovářová jako předsedající zde řekla, že bychom měli znát všechny své kolegy, jestli to jsou z koalice nebo z opozice. Ale jak toho dosáhnout?

Ani slovo nepadne.

A on řekne dobře, Já bych rád ještě řekl, nebo přirovnal bych to k fotbalu.

Ale když jsou povoláni do reprezentace, tak hrají za Českou republiku. A to je to samé zde v Poslanecké sněmovně. Taky zde jsou opravdu poslanci z více stran.

Ale zde reprezentujeme Českou republiku, tak bychom měli hrát opravdu za Českou republiku. Protože i ti fotbalisté, kteří přijdou na to hřiště, tak chtějí vyhrát.

No a ještě bych možná využil této situace.